Aby dokázali dohlédnout to, co jim vláda, co jim ministerští úředníci předkládají. Aby to uměli posoudit.

Bylo to takto schváleno. A bylo to schváleno a navázáno na platy ve veřejné správě ze dvou důvodů. A za druhé právě proto, že o tom veřejném sektoru přece jenom, nebo na veřejný sektor přece jenom rozhodování parlamentu má nějaký vliv. A byla ta úvaha, že se poslanci budou chovat zodpovědně, budeli to záležitost i jejich platů.

Poprvé to bylo v roce 2002.

Samozřejmě že to snížení platů nezachránilo, skutečně, ty částky jsou v desítkách milionů, které se takto ušetří.

O tom dalším zmrazení mluvil pan kolega poslanec Kalousek.

Ale znovu se vracím k tomu požadavku na vyrovnání moci. Ale kdo pracuje, který poslanec pracuje, tak ty náhrady spotřebovává a navíc musí dělat spoustu věcí a platit spoustu věcí, které ani ty náhrady nepokrývají. Tedy nelze tuto výšku platů nebo tuto výšku příjmu uvádět jako příjem, jako osobní příjem poslance. Tak to prostě není. Za druhé, mámeli být skutečnými zástupci občanů, musíme být schopni oponovat o tom už jsem mluvila ministerským návrhům. Musíme umět dohlédnout, co znamenají, jak dopadnou do praxe. K tomu ale musíte zaplatit odborníky. Pro představu: Minulý týden, kratinký návrh změny zákona.

Prostě to nejde a nedala bych to, ani kdybych nemusela ty peníze počítat tak, jak musím. Dámy a pánové, prosím o klid! Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové poslanci, schvalme v této chvíli vládní návrh na snížení platů jako jakési gesto, že cítíme s našimi občany.

Stanovme ale k tomu podmínky. Jasné podmínky, jasná kritéria, na co tyto peníze lze použít. Ty by měly být ale širší než ta dosavadní, protože je spousta věcí, které dělat musíme, chcemeli pracovat skutečně dobře a být zástupci občanů. Stanovme podmínky, jak čerpání těchto peněz vykazovat, tak jak to mají v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, občané si zaslouží a potřebují, abychom pro ně pracovali na maximum. Fundovaně, se vší odpovědností, na základě faktů a odbornosti. K tomu ale potřebujeme dobré zázemí. Připravme se na to. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juříček, po něm pan předseda Michálek, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ale myslím si, že mnohem férovější do budoucna by bylo, kdybychom navázali platy poslanců na růst nebo pokles hrubého domácího produktu, anebo kdybychom to navázali nepřímou úměrou na výši zadluženosti státní kasy, abyste měli motivaci se k tomu samozřejmě... jednotlivé stimuly, které tady slyším ze všech stran rozdávat peníze z veřejných zdrojů, tak abychom tu motivaci neměli tak silnou. Anebo možná kombinace obého.